Dále upřesnění a doplnění podmínek pro označení česká potravina a stanovení podmínek pro dobrovolné označení výrobce.

S ohledem na uvedené a zejména lhůtu stanovenou pro adaptaci změn nařízení o úředních kontrolách bych vás rád současně požádal o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Poprosil bych klid v jednacím sále. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se zpravodajskou zprávou k návrhu zákona, který tady pan ministr Toman představil.

Adaptace nařízení bude spočívat ve vytyčení nových požadavků a povinností Ministerstva zemědělství a v úpravě těch stávajících, které se týkají informačních povinností vůči Evropské komisi a případně i dalším členským státům.

Novela dále poskytne nezbytnou úpravu používané terminologie.

Bude reagováno na poznatky z aplikační praxe, což rovněž přispěje k zefektivnění úřední kontroly a k posílení právní jistoty jak kontrolovaných osob, tak kontrolujících.

Děkuji za pozornost.

Než vám dám slovo, přečtu ještě omluvy.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, předkládaný tisk obsahuje několik ustanovení, vůbec se nebudu zabývat těmi, která se věnují implementaci evropského práva, a chtěl bych tady krátce jenom něco říct k té části, která se týká takzvané dvojí kvality potravin.

Nevím, do jaké míry to bylo zamýšleno.

Protože si myslíme, že už jako teď po těch krocích za posledních řekněme šest let je ta obslužnost venkova na dost špatném stavu a rozhodně jakékoli další zhoršování a další přidávání bariér podnikání malým obchodníkům na malých obcích a na vesnicích by té situaci rozhodně nepomohlo, spíš by to vlastně ten venkov ještě dále devastovalo.

Protože to, že ta potravina bude označena, jako že spadá pod kategorii nekalých praktik dvojí kvality, tak to ale neznamená, že by byla závadná.

A poslední věc.

Tohleto bych chtěl ocenit. Přiznám se, že první reakce, kterou jsme na to měli, bylo to, že navrhneme vrácení k přepracování, protože nám to přijde přes to všechno, co jsem tady řekl, jako poměrně složitá konstrukce, ale navrhovat to nebudu a o to pečlivěji se budeme věnovat projednávání na výborech.